Teď tu mám jednu omluvu. Od 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek.